V této debatě nejde o to, kdo je a není proruský či proukrajinský, ale kdo je pro a protičeský. Jeli Fialova vláda tak solidární, měla by se postarat také, či především, o spravedlivé narovnání podmínek i pro naše lidi, pro naše občany České republiky.

Někteří majitelé ubytoven dnes vystěhovávají české nájemníky, tedy samoživitelky, důchodce nebo nejchudší rodiny, a namísto nich chtějí kvůli vyššímu profitu ze státního uprchlického příspěvku přijmout nové příchozí nájemníky z Ukrajiny. Tedy snaha pomoci jedné skupině ohrožených osob vede k poškození a diskriminaci jiných sociálně slabých, v tomto případě našich vlastních českých občanů.

Cenzura jednotlivých projevů na internetu překročila donedávna myslitelné hranice, takže desetitisíce lidí mají zakázané diskuse a některé informační weby jste rovnou zlikvidovali.

Svoboda projevu, svoboda slova i právo na informace buď je, nebo není.

A opět bych byl nerad, aby mi tady někdo účelově podsouval něco jiného, než co tady teď konstatuji jako fakt.